Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut.

Rozpočtový výbor doporučil. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pardon, kontrola hlasování.

Pan předseda Stanjura má něco k hlasování.

Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování o námitce.

Námitka byla přijata, takže budeme opakovat předchozí hlasování.

Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Dostáváme se ke skupině pozměňovacích návrhů týkajících se změny zákona o spotřebních daních. Jak už tady bylo vysvětleno, jedná se o mírnější zvýšení, než obsahuje vládní návrh. Paní ministryně? Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.